Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti /sněmovní tisk 413/ druhé čtení Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Vážené dámy, vážení pánové, ve druhém čtení pokračuje projednávání vládního návrhu zákona, který je doprovodným právním předpisem k návrhu zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, v němž provádí ústavní zákon o rozpočtové odpovědnosti, která měla proběhnout již do konce roku 2013. Návrh taky reaguje na povinnost řádně transponovat do vnitrostátního právní řádu směrnici Rady o požadavcích na rozpočtové rámce členských států. Předkládaným návrhem zákona se mění 19 právních předpisů, a to zejména v souvislosti se zavedením nových číselných fiskálních pravidel, uložením povinnosti veřejným institucím sestavovat návrh rozpočtu a střednědobý výhled rozpočtu a zveřejňovat je a zřízením Národní rozpočtové rady a zejména volbou jejího předsedy a členů. Děkuju vám za pozornost. Děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Iniciativně tento tisk projednal výbor pro zdravotnictví.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně.

Po úvodním slově náměstka ministra financí Gregora, zpravodajské zprávě poslance Votavy a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti, sněmovní tisk 413, schválila ve znění pozměňovacích návrhů. Já si dovolím tyto dva pozměňovací návrhy nečíst, jsou uvedeny v usnesení v písemném vyhotovení, samozřejmě. Pan ministr se o nich zmínil, jsou víceméně technického rázu. Za druhé, zmocnil zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky, což také samozřejmě učinil.